Já jsem zde také už připomenul některé kroky, které udělala naše vláda. Novela energetického zákona, která nám umožnila zastropovat ceny energií pro domácnosti, malé a střední firmy, ale nejenom to.

Odpustili jsme poplatek za obnovitelné zdroje energie, ten se vztahuje úplně na všechny. A když jste říkal, že jste se nedozvěděl, co jsme udělali pro velké firmy: no, tak jste se to dozvěděl, protože já jsem tady jasně mluvil o tom, jak využíváme možnosti dočasného krizového rámce. Je to věc, kterou vláda využila a kterou také jsme aktivně prosazovali, její prodloužení na příští rok na úrovni, na evropské úrovni, což pokládám za důležité. Jasně jsem řekl, kolik finančních prostředků do toho dáváme, 30 miliard korun. Řekl jsem také, kolik z toho mohou jednotlivé firmy čerpat. A řekl jsem také jasně, že pokud nedosáhneme evropského řešení, které je výhodné to není, že toužíme po nějakém evropském řešení, protože si nevíme rady. Evropské řešení a jasná pravidla pro všechny, jak podporovat vlastní průmysl, je výhodné pro české firmy. A řekl jsem jasně, že pokud nedosáhneme tohoto evropského řešení, jsme připraveni přikročit k tomu národnímu a provést zastropování i pro velké firmy, kde se k tomu vyjádřil už pan ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který řekl, že ten cenový strop by byl někde, nebo pokud by byl ten cenový strop někde blízko tomu stropu, který jsme zavedli pro domácnosti a malé a střední podniky a veřejný sektor, tak by ta částka vyšla někde mezi 30 a 50 miliardami korun. Čili v tom veřejném prostoru už ze strany vlády i nějaký odhad je, ale znovu říkám, musíme dělat nejprve to, co je skutečně výhodné pro české firmy a co je skutečně výhodné pro český průmysl, a to jsou společná evropská pravidla. Děkuji. Pan poslanec má ještě doplňující dotaz? Pane premiére, děkuji za částečnou odpověď.

Chtěl jsem se zeptat, zda stát to bude nějakým způsobem regulovat a jestli to bude dělat přes Energetický regulační úřad a jakým způsobem, protože ti malí prodejci samozřejmě cenu navyšují, možná i ti velcí za účelem toho, že zákazníka se to nedotkne. Děkuju za dotaz... za odpověď. Děkuji. A tak ano, my stropujeme tu silovou složku.

A prodejci nekupují na spotu, ale prodejci nakupují v průběhu celého roku. A když jste se ptal na to, jaká je tady kontrola, k tomu je přece příslušný úřad nebo orgán, Energetický regulační úřad, který má za úkol tyto ceny kontrolovat nebo tento postup kontrolovat, a má k tomu i metodiku, která ho zavazuje, jak má postupovat.

Ale klíč k tomu, aby občané neměli násobně dražší energie, násobně neplatili víc za elektřinu a plyn stejně jako firmy, stejně jako veřejné instituce, hlavní klíč je v tom nástroji, který jsem tu připomenul, a to je zastropování cen energií a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie, v tomto roce ještě úsporný tarif, než nastoupí zastropování cen energie.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ta první: Můžete potvrdit, že ke zmíněným problémům skutečně dochází, a zda existuje konkrétní návrh vládě na řešení spolupráce ve státním podniku Explosia? Děkuji za odpovědi. Děkuji a prosím pana předsedu vlády o reakci.

Vážený pane poslanče, děkuji za vaši otázku, která se týká strategické společnosti Explosia.

Hned na začátku nebudu nic skrývat a řeknu, že je pravda, potvrzuji, že se na mě v nedávné minulosti a myslím, že stejným způsobem na ministra průmyslu a obchodu nebo na jiné členy české vlády obrátilo více zbrojařských firem z České republiky a jedna zahraniční, které nabízely dokonce privatizaci majetkového podílu ve společnosti Explosia, takže zájem o tuto společnost ze strany firem je opravdu velmi intenzivní. Nebudu samozřejmě ty firmy tady specifikovat nebo blíže určovat, to by nebylo vhodné. Chci jenom jasně říct, že Česká republika, vláda České republiky neuvažuje o privatizaci této společnosti a nic takového nepřipravuje, ale prioritou státu je modernizace výrobních kapacit související prvořadě s podstatným navýšením produkce rozhodujících komodit. A v tomto smyslu a já myslím, že ti, kdo tu situaci znají, tak vědí, o čem mluvím a v tomto smyslu byly již některé kroky započaty.